Nemám žádné informace, jestli jste něco takového udělal nebo neudělal, ale dejte potom, prostřednictvím paní předsedající, nějaký podnět. Ale neříkejte, že by něco měla nebo neměla šetřit policie. To prostě politik nesmí říkat.

Já se neptám: Myslíte si, že třeba pan předseda Fiala je vhodný předseda poslaneckého klubu? Prosím vás, nechte to být. Nechte to na nás!

Za další, a to jsem řekl zcela jasně, to, že Stanislav Polčák žádnou odměnu, byť se jednalo o advokátní práci, nepřijme, považuji za jediné možné řešení. Vyvození politické zodpovědnosti, ke kterému se rozhodl, považuji za jednoznačně správný krok, který je potřeba udělat. A znovu říkám, žádná odměna starostovi do této chvíle v obci, o které jste hovořil, schválena nebyla. Zjistěte si fakta. Něco takového se stát z právního pohledu vůbec nemůže. Je mi to líto, že vás tady zdržujeme od práce těmito záležitostmi. Považoval jsem za nutné se k tomu vyjádřit, považoval jsem za nutné vyzvat pana Okamuru, aby v té věci neoslovoval pana premiéra Fialu, protože pan premiér Fiala má určitě teď důležitější věci na práci. A zároveň chci říct, já se rozhodně neschovávám, jsem připraven otázky zodpovídat. Chápu, že budete navrhovat mimořádnou schůzi. Pojďme dnes řešit body, které máme na programu. Jsem připraven odpovídat celé odpoledne na vaše interpelace, od toho tady jsem. Myslím si, že bude hodně času, protože pan premiér je na zahraniční cestě. Myslím si, že ty základní informace jsem vám v téhle chvíli, pane Okamuro, prostřednictvím paní předsedající, poskytl.

Děkuji, pane ministře. Prosím. Děkuji za slovo.

Takže mě napadá citát z klasika, který říká: Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina. Ale my, pane ministře, svoláme tu mimořádnou schůzi a budeme se na to ptát, protože nás opravdu zajímá a aniž by vás chtěl kdokoli tlačit ke zdi, osočovat, být osobní v těchto věcech tak prostě se nám zdá, že ten pavouk je poněkud širší a že je potřeba se na to podívat, jak to tedy skutečně je, a to bez nějakých osobních invektiv, osočování, ale chceme vědět, co tedy hnutí STAN podnikalo v minulosti a co vlastně je to za hnutí. Takže z toho důvodu si myslím, že je potřeba tuto analýzu udělat. Co se týče extremismu, pane ministře, nevím, kdo vám to tam dělá na tom ministerstvu, my jsme měli za to, že pan Hamáček ovlivňoval tyto věci, a hnutí SPD podalo na Ministerstvo vnitra žalobu.

Ale obávám se, že tady v této situaci, kdy cenzurujete, zakazujete weby, za chvilku budete možná pálit knihy, přejmenováváte ulice, rušíte sochy to už tady jednou bylo tak se obávám, nejsem si úplně jist, jak ta žaloba dopadne, ale prostě my budeme bojovat za to, aby se lidé dozvěděli pravdu tak, jak to je. A teď mi dovolte, abych načetl dva body opozičního okénka.

Po dohodě s hnutím ANO bod číslo 2 si načte hnutí ANO.

Děkuji za pozornost.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vy víte, že já jsem tady včera vystupovala s tím a chtěla jsem zařadit také bod ohledně odškodnění kauzy Vrbětice pro jednotlivé obce, a opravdu mě velmi překvapilo, že to bylo vetováno pěti poslaneckými kluby.

Myslím si, že ty věci jsou opravdu velmi závažné, velmi závažné a že by se na půdě Poslanecké sněmovny řešit měly.